Prvním interpelujícím poslancem je pan poslanec Ladislav Velebný, který interpeluje nepřítomného ministra dopravy Dana Ťoka. Pan ministr je omluven z pracovních důvodů. Prosím, předneste svou interpelaci. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

V tomto smyslu byly uzavřeny deklarace mezi Moravskoslezským krajem, Žilinským samosprávným krajem a Opolským vojvodstvím.

Toto nařízení zcela jednoznačně podporuje přeshraniční spojení států EU, což tento záměr splňuje. Vážený pane ministře, mé otázky tedy zní: Podpoří vaše Ministerstvo dopravy tento záměr při revizi transevropských dopravních sítí, která má na půdě EU proběhnout v roce 2016? A druhá otázka. Jak je Ministerstvo dopravy připraveno na tuto revizi, která má v příštím roce proběhnout a jaké kroky jste již učinili?. Pane ministře, děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal pana ministra zemědělství. Je dobře, že přišel aspoň na interpelace, byť nebyl na zákonech, které se týkají přímo Ministerstva zemědělství, při projednávání Poslanecké sněmovny. Já bych se chtěl pana ministra zemědělství zeptat, neboť byl a je také aktivní, stejně jako paní ministryně pro místní rozvoj, na Facebooku a tam jsem zaregistroval jeho významné výhrady vůči použití registračních pokladen.

Možná poté, co překládá návrhy zákonů na jednání vlády, kdy je ministr financí v konfliktu zájmů, tak tam za ministra financí, řeknu, obhajuje jeho návrhy zákonů, že třeba už pochopil, že registrační pokladny jsou správně, a já se chci zeptat pana ministra zemědělství, jak to tedy je, jestli jako první místopředseda KDUČSL podporuje zavedení registračních pokladen, či nikoliv.

Takže to je stále stejné, konzistentní a já čekám, že v rámci vypořádání mezirezortního připomínkového řízení se k tomu Ministerstvo financí také jasně postaví. Děkuji. Děkuji panu ministrovi.

Ale vy to zřejmě chápete jinak. Jenom doplňující otázku. Děkuji.

Velice rád.

Já samozřejmě jsem řekl, že pokud nebudu mít kvalitní podklady a nebudeme mít dostatečně kvalitně prodiskutovány všechny souvislosti s přijetím tohoto zákona, tak jsem to řekl veřejně a to platí, že prostě já pro polotovar, který nebude řádně připraven, ruku nezvednu.

Z této monitorovací zprávy však není zřejmá výše úhrady finančních prostředků proplacených, říkáme tomu certifikovaných, Evropskou komisí do rozpočtu Ministerstva financí.